A ještě jedna věc.

Prosím, máte slovo. Já bych chtěl jenom poděkovat v první řadě, že paní ministryně Maláčová potvrdila výpočet pana předsedy klubu ODS Stanjury. Já to často vidím v tom, když vláda vystupuje na svých nekonečných já jsem včera hodně trpěl konferencích, kde tam takto šermuje s čísly a procenty.

Takže co se stane dnes?

Pan premiér Babiš je tady si pozval opoziční poslance na ten mítink, já jsem tam seděl v tom jednacím sále klubu ANO, byli jsme tam od sebe ten metr a půl, vypadávalo to připojení na vládu, seděli tam předsedové stran a říkali: tak, my máme pro vás těchto pět věcí, tady na to je třeba pamatovat, je to 150 tisíc lidí. Vy jste to ignorovali.

A já fakt bych čekal trochu pokory od toho, že něco bylo zcela jasné už na začátku, než takové bití se do prsou a šermování tady čísly, protože toto bylo vědět, a ta data, ty počty, paní ministryně, na tom úřadu máte.

To mně přijde skutečně špatně.

Prosím, máte slovo, paní předsedkyně. Já jsem ráda, že paní ministryně reaguje, tak bych chtěla připomenout ten dotaz, který tady zazněl a který už jsme kladli, vícero z nás, jak to tedy bude s OSVČ.

O čem vláda jedná?

Tak je nařízením vlády definitivně zrušeno?

Hledejme ty cesty, hledejme to, jak můžeme tu situaci všem zjednodušit.

Prosím, máte slovo. Pane premiére, přímá otázka na vás.

Tomu už vůbec nerozumím.

Děkuji. Pan předseda Zbyněk Stanjura. Prosím, máte slovo. Paní ministryně před chvílí řekla my, sociální demokraté, jsme navrhli osmdesát procent ošetřovného, my jsme to prosadili, nebo prosazujeme a prosadíme to. A jaká jsou fakta?